Děkuji, pane poslanče. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, obecnou rozpravu končím. Ano prosím, pan ministr.

To jenom na vysvětlenou. Děkuji. Otevírám rozpravu podrobnou. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych požádat o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dní. Děkuji. Dále do podrobné rozpravy? Nikdo se nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Padl zde návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení, a to na sedm dnů podle § 95 odst. 1. Všechny vás odhlásím, prosím o novou registraci a zahájím hlasování.

Kdo je proti? Hlasování má číslo 243. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme lhůtu pro třetí čtení zkrátili na sedm dní.